Ještě bych chtěla vysvětlit, že je tam řada výjimek. To znamená, že pokud ten kamion pojede do sídla firmy, pojede naložit, vyložit náklad, popřípadě do svého bydliště, nebo pokud bude potřebovat natankovat, technickou kontrolu, tak to jsou všechno výjimky, které přináší to, že ten kamion bude moci po té silnici II. a III. třídy jet. Chtěla bych také zdůraznit, že na tom jednání Asociace krajů se dohodlo, že pokud se tento sněmovní nebo ten další sněmovní tisk dostane do Senátu, tak ty argumenty, které zaznívají od ČESMADu, že by Ministerstvo dopravy připravilo případný pozměňovací návrh, který by byl načten v Senátu a popřípadě by pak byl ještě podpořen v Poslanecké sněmovně, tak pokud bude tento pozměňovací návrh schválen a zákon jako celek, tak jeho účinnost bude až osm měsíců po jeho vyhlášení.

Myslím si, že ty případné argumenty je ještě možné dopracovat v rámci pozměňovacího návrhu v Senátu. A chtěla bych říct, že tento pozměňovací návrh je opravdu pro starosty a hejtmany klíčový, a chtěla bych vás požádat, ať už to bude u tohoto sněmovního tisku, nebo u toho následujícího, o podporu tohoto pozměňovacího návrhu. Děkuji vám za pozornost. Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci.

Máme před sebou tři faktické poznámky.

Máte slovo. Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, já bych chtěl říct, že jsem nekritizoval postup hejtmanů vůbec. Já je chápu. Za dopravu v České republice je odpovědné Ministerstvo dopravy.

Ale přiznám se, já jsem toto neviděl.

Vůbec nemáme dopad na podnikatelské prostředí, dopad na řadu dalších problémů, které s tím budou souviset, s tímto v tuto chvíli zajímavým nápadem, jak tomu pomoct.

To je prostě realita.

Nyní faktická poznámka pana poslance Jana Birkeho. Děkuji za slovo, pane předsedající.

To za a). A za b) druhá poznámka. Opět k mé předřečnici, prostřednictvím pana předsedajícího, velmi se omlouvám.

Ne, bylo to koaliční rozhodnutí! Prosím, neříkejte, vaším prostřednictvím, že to bylo o nás bez nás. Hejtmani a starostové byli zásadně ne přizváni, ale byla to odpovědnost vládní, respektive vláda rozhodla, respektive z pohledu pana poslance Adamce, který tady hovořil, že odpovědnost má Ministerstvo dopravy.

A ohledně pana Birkeho, také prostřednictvím pana předsedajícího. Nic jiného bych si nedovolila. A chtěla bych ještě říci, že nedošlo ke zpoplatnění druhých a třetích tříd, jak jste tady teď řekl, ale k rozšíření mýtného systému o 860 kilometrů.

Znovu říkám, pan Adamec se tady k tomuto pozměňovacímu návrhu vyjádřil, proto jsem k němu vystoupila, proto jsem řekla ty věci, a nebudu je opakovat u toho dalšího sněmovního tisku, který předkládá pan Dolínek. Děkuji za dodržení času k faktické poznámce.